Děkuji a s faktickou chce reagovat pan ministr. Já bych jenom rád doplnil i argumenty Ministerstva vnitra i teď, po přímé konzultaci. Prostě platí, že základním úkolem Hasičského záchranného sboru je chránit životy a zdraví, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. Z toho jednoznačně vyplývá, že nejde jen o požáry a že zmíněné příklady současný definovaný základní úkol nepochybně pokrývá.

Pane ministře, nemohu s vámi souhlasit, protože oba tyto úkoly, jak základní, tak mimořádné úkoly, jsou dány zákonem. Kdyby tomu bylo v té vaší teorii, tak by to znamenalo, že žádné mimořádné úkoly plnit nemusíme. Ale hasiči musí plnit jen ty úkoly, které jsou dány zákonem. Ale třeba plošné vyhledávání nebo činnosti, které opravdu byly při covidu, přitom nejsou základním úkolem, byť se chrání životy. I u těch mimořádných úkolů je, že tu musí být ohroženy lidské životy. Je to mimořádný úkol a na tom si jako bývalý ředitel generálního ředitelství trvám. Děkuji i za dodržení času a dalším přihlášeným je pan poslanec Ivan Adamec. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně poslankyně, kolegové poslanci, tak mi dovolte také pár slov při dnešním třetím čtení, než to uzavřeme.

Za to bych strašně chtěl poděkovat Ministerstvu dopravy a i úředníkům Ministerstva dopravy, panu náměstkovi, protože když se podíváte na ten pozměňovací návrh, není to úplně jednoduché.

A rozhodně pamatujte na má slova: nebavíme se o tom rozhodně naposledy. Děkuji a s faktickou se hlásí paní poslankyně Jana Pastuchová. Prosím, paní poslankyně. Děkuji.

A když jsme přišli a řešili jsme to, tak jsem ráda, že došlo aspoň k tomuto kompromisu.

Děkuji i za dodržení času a ještě se rozhlížím, ale nevnímám, že by se ještě někdo chtěl přihlásit. Ještě s faktickou chce pan poslanec Brázdil. Prosím.

Zkuste to ještě jednou probrat.

Děkuji. Hlásí se opět s faktickou pan ministr.